Zákaz nebo omezení nebo stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích. Omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do tří let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost v nich. Příkaz testovat fyzické osoby, které jsou členy orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiné pracovníky, studenty vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáky nebo děti navštěvující školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 nebo jeho antigenu a stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole, ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině.

Zákaz nebo omezení provozu hudebních, tanečních, herních nebo podobných společenských klubů nebo diskoték, heren nebo kasin anebo stanovení podmínek pro jejich provoz, a to včetně omezení provozní doby.

Omezení konání trhů, veletrhů nebo prodejních hospodářských výstav anebo stanovení podmínek pro jejich konání.

Omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel nebo stanovení podmínek pro zajištění jejich provozu.

Příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARSCoV2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky a o dopravním prostředku používaném při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje. Omezení činnosti orgánů právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, nebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti. Dále bych mohl jmenovat další mimořádná opatření uvedená v projednávaném návrhu zákona, ve kterém je striktně uvedeno, že osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit a v případě jejich porušení jim hrozí velké postihy. Pokuty podle pandemického zákona jsou v porovnání s pokutami upravenými zákonem o ochraně veřejného zdraví mnohem důsledněji odstupňovány podle jejich typové závažnosti. V souvislosti s rozšířením výčtu mimořádných opatření, která mohou být vyjmenovanými správními orgány přijímána, pak bylo nezbytné adekvátně upravit a doplnit výčet skutkových podstat přestupků, kterých se mohou fyzické či právnické osoby dopustit, pokud podle nařízených mimořádných opatření nepostupují. Zásadně odmítáme uvedený definovaný výčet přestupků spolu s navrhovanou pokutou.

Dále je uvedeno: Jeli přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do výše 4 milionů korun. Jeli přestupek spáchán jednáním zaměstnance právnické nebo podnikající fyzické osoby na základě pokynů této právnické nebo podnikající fyzické osoby i přesto, že zaměstnanec nejdříve odmítl podle pokynů této právnické nebo podnikající fyzické osoby jednat, lze maximálně možnou výši pokuty zvýšit ještě o čtvrtinu. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud nedodrží mimořádné opatření definované v tomto návrhu zákona, a může jí být uložena pokuta od 30 000 až do výše 1 milionu korun. Dále je uvedeno: Jeli přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do výše 2 milionů korun. Zde si zaslouží zopakovat, že minimální pokuta pro fyzickou osobu za nedodržení mimořádných opatření striktně vymezených v zákoně, některé jsem ve svém vystoupení zmínil, je ve výši 30 000 korun. Je nám jasné, že vláda chce splnit další bod ze svého programového prohlášení, kde si v kapitole Zdravotnictví stanovila cituji: S onemocněním covid19 se musíme naučit žít, nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covid19 se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění. Během pandemie se jasně ukázalo, že občany matou stanoviska různých mediálních odborníků atd. Konec citátu. Položme si tedy otázku, zda formulace mimořádných opatření uvedených v navrhovaném pandemickém zákoně opět nebudou mást naši veřejnost a přivádět ji do strachu a různých rozpaků, neorientování se ve stále se měnících prohlášeních vládních představitelů a tak dále. My se domníváme, že budou.

Zároveň je nepřijatelné zavádět odpovědnost například pro restauratéry spočívající v kontrole očkování anebo provádět testování svých hostů. My navrhujeme, že je potřeba soustředit se výhradně na ochranu ohrožených skupin občanů, pro které musíme zajistit dostupnost maximální zdravotní péče, která bude hrazena státem.